Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a ministr životního prostředí Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Já jsem na půdě senátu dal k tomuto návrhu neutrální stanovisko.

To se napravilo.